Jenom tím chci reagovat na to, že potom jsme terčem různých úsměšků, když náhodou nesměle trváme na tom, aby i návrhy opozice se projednávaly v opozičním okénku, které se ostatně začasté, protože se tam zaplevelí ten čas vždycky i nějakým tím vládním návrhem, stává pouhou opoziční skulinou. Proto prosím všechny, abychom zejména v době, která je předvolební, pokud možno se snažili ještě hodně věcí odpracovat, a ne pouze vést různé předvolební kampaně. Já jsem chtěl ještě doplnit, že Poslanecká sněmovna zdvořile žádá pana premiéra, aby na projednávání onoho přerušeného bodu příští středu odpoledne se skutečně dostavil a setrval tady a odpověděl na ty otázky a pochybnosti a případně i aktivně hlasoval pro návrh usnesení. Nebo proti němu. To vypovídá. Je to čestné, je to slušné a je to, přátelé, promiňte mi, je to demokratické. Děkuji za pozornost. S faktickou poznámkou se hlásí pan předseda Sklenák. Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, tak si řekněme, o co jde v tomto bodu. Co je smyslem tohoto bodu? Pan premiér na úvod tohoto bodu tyto informace podal. To nebylo dnes, to bylo už dávno. Pak se vedla rozprava a on zde byl přítomen. Pak se ten bod neprojednal, projednával se v jiný den. Pan premiér zde opět seděl. Dnes byl dopředu omluven, má jednání.

Ale původně ten bod, a proto také byl schválen ve Sněmovně, byl podáván tak, že si Sněmovna chce vyslechnout informaci a přijmout nějaké usnesení. Projednáváme to napotřetí, příští středu jsme měli dělat první čtení, návrhy poslanecké. Pokud bude OKD, tak zas budeme několik hodin tady poslouchat tyhle výlevy a zase se nikam nedobereme. Tak si řekněme, jestli chceme vést tu diskusi a chceme přijmout usnesení, anebo jenom chceme urážet premiéra. Děkuji. Eviduji faktickou poznámku pana poslance Grebeníčka.

Prosím, pane poslanče.

Ale my jsme v té informaci, kterou tady podal, zjistili závažné nedostatky, hrubé chyby.

Eviduji dvě přihlášky s přednostním právem. Nejprve pan poslanec Schwarz, po něm pan místopředseda Filip. Dobré dopoledne, pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. Chci tady na mikrofon říct názor našeho klubu, za klub ANO. My bychom chtěli pokračovat v debatě, a to z toho důvodu, že máme u nás kolegy, kterých se přímo OKD dotýká, dotklo a vědí, o čem mluví. A máme připraveno usnesení, které tady chceme předložit tak, aby Sněmovna demokraticky o něm hlasovala. A to usnesení je konkrétní a zahrnuje konkrétní věci. Takže to je vyjádření za klub ANO. Chceme pokračovat, dokončit a nechceme nikoho urážet, jak tady padalo. Chceme předložit jenom prostě usnesení a bod ukončit. Nyní pan místopředseda Filip.

Děkuji, pane místopředsedo. Vážené paní a pánové, dovolte mi vyslovit zásadní nesouhlas s tím, co říkal pan kolega Sklenák. Tak dobře, tak o České republice bude platit, že všetci kradnú a někteří čerpají. A když se zabýváme docela zásadním problémem české privatizace 90. let, tak vám to připadá jako nevhodná debata? Odkládáme ji od června minulého roku! Fakt ne!

Ty nejhorší! Neměli jste vůli pro to hlasovat! Nechtěli jste to udělat!

Tak buď se tady o tom budeme bavit a bude tady přítomen předseda vlády a nezlobte se na mě, on chtěl důvěru této Sněmovny. Možná si ji podrží před 101 nebo 111 poslanci této Sněmovny, ale neudrží si důvěru občanů. A to ani ti, kteří mu tu důvěru ve vládní koalici budou dávat! Dobře, je to vaše vůle, ale jednou to budou hodnotit nejpozději v říjnu letošního roku voliči, jak jste se k tomu zachovali. Vy opravdu chcete nechat propadnout ty nakradené miliardy těm, kteří je ukradli státu? Jste přesvědčeni, že to nemá být objasněno? Ano, možná se to panu předsedovi vlády špatně poslouchá.

Co se odehrálo, když nastoupila vláda pana Tošovského? Těch deset miliard, které propadly najednou v bankách? A ono je vám to opravdu všem jedno? Já si to nepřeju. Děkuji. Budeme tedy pokračovat v rozpravě, tak jak jsou poslankyně a poslanci řádně přihlášeni. Nyní tedy vystoupí paní poslankyně Lorencová, připraví se pan poslanec Fiedler. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Už si ani netroufám odhadnout kolik let. Protože jsem se dostala ke slovu dnes, vlastně až poté, co zásadní argumenty už řekli moji předřečníci, tak si jenom dovolím připomenout ještě pár dalších.